A proč? Já jsem to tady zmiňovala už při druhém čtení, ale myslím, že tomu nebylo věnováno příliš pozornosti, protože jsme zase hnali i druhé čtení stejně jako ženeme spoustu zákonů. Bylo to, že máme zahraniční výbor, máme podvýbor pro krajany, kterému předsedám, a kromě pana poslance Martínka, který zde zmínil příběh, tak já jich dostávám mnoho, opravdu velmi mnoho.

Myslím si, že by mělo být zájmem každé politické strany i hnutí, abychom usilovali, nebo abyste usilovali o hlasy právě našich krajanů v zahraničí.

A chtěla bych požádat ty kolegy, kteří ještě váhají, aby podpořili pozměňovací návrh C. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Takže to je ten výsledek, který bychom sami mohli očekávat v nějakém výhledu tří čtyř volebních období. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo.

Všichni vidíte ve svých materiálech, že jsem předložila pozměňovací návrh, který jsem tady již ve druhém čtení velmi precizně okomentovala, a chápu a děkuji všem, kteří se podíleli a hledali nějakou shodu nad volebním zákonem jako takovým. Přesto si ještě před tím hlasováním dovolím říci, že tak jak tady všichni vystupují, že v rámci ústavního zákona, nebo respektive Ústavního soudu, který napadl několik věcí, a tou jednou věcí bylo, že na jeden mandát poslance musela každá strana mít jiný počet hlasů, tak jsem opravdu přesvědčena, že tím návrhem, který je tady v tuto chvíli předložený, se tato věc narovnává.

Tak jak tady dnes několikrát avizoval můj kolega Patrik Nacher, který se tady spolu se mnou snažil prosadit, že nejspravedlivější formou, aby došlo k tomuto narovnání, by byl jeden volební obvod, ale bohužel se na to nenašla politická shoda a máme tady pořád 14 volebních krajů. Jde o to, že ve druhém skrutiniu, nebo respektive v tom druhém kole, kde tedy dojde ještě k přidělení těch jednotlivých mandátů politickým stranám, tak nejdříve tady byl návrh, aby toto rozhodovaly ty jednotlivé politické strany, a tento návrh nebyl podpořen, proto tady byly ty pozměňovací návrhy a proto já jsem přišla s pozměňovacím návrhem, aby pak do Poslanecké sněmovny získal mandát ten kandidát, který získá nejvíce preferenčních hlasů.

Když si převedu ten návrh, který je tady teď předložen, kdyby se konaly volby už podle návrhu tohoto, tak by ale Občanská demokratická strana znovu ten mandát nezískala. A dokonce bude situace taková, že Karlovarský kraj, který měl vždy pět poslanců, tak podle tohoto návrhu v tom prvním kole získá dva poslance a v tom druhém kole možná získá další dva poslance. To znamená, že nejmenší kraj tímto návrhem přijde ještě o poslance a může přijít až o tři poslance. A komu se přidávají ti poslanci? Tak většinou, tak jak je to samozřejmě nastaveno, tomu, kdo bude mít největší zbytek. A když se podívám a udělám si tedy ten návrh, jak by vypadal, tak kraje především ty větší kraje, nechci je tady specifikovat tak ty budou mít zase více poslanců. Prostě když se na to podíváme, tak v některém kraji nemusíte získat ani pětiprocentní hranici, a přesto získáte mandát poslance, a v některém kraji získáte 10, 11 %, a poslance nezískáte. Znovu se dostáváme k tomu samému. Občan Karlovarského kraje, Libereckého kraje přece nemůže za to, že bydlí v kraji, který má málo voličů. A proto jsem opravdu přesvědčena o tom, že ten návrh tuhle druhou stránku neřeší, protože se dostaneme úplně do té samé situace a opět se bude říkat a budou ty případy, že v těchto krajích získaly ty politické strany 9, 10, 11 %, ale přesto mandát poslance nezískaly.